Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych stručně uvedla návrh novely právní úpravy bytového spoluvlastnictví, obsažené v občanském zákoníku a zákoně 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům v některých bytových družstvech, který byl připraven v úzké spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, a které je také spolupředkladatelem navrhovaných úprav. V prvé řadě bych ráda připomněla, že právní úprava bytového spoluvlastnictví se dotýká značného množství osob. V roce 2018 bylo v České republice evidováno přibližně 65 tisíc společenství vlastníků jednotek, přičemž jejich počet meziročně vzrostl o 3 %. Tato úprava je tedy velmi významná pro řadu našich spoluobčanů. Mezi zásadní navrhované změny lze zařadit zejména následující úpravy: úprava prohlášení vlastníka, v němž se podle stávajícího textu zákona mohou uvádět náležitosti stanov, což vyvolává v praxi otázky, zda v souvislosti s přijetím prohlášení lze společenství vlastníků pouze založit, nebo i zapsat do veřejného rejstříku, a rovněž otázku, zda následná změna stanov po vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby je i změnou prohlášení. Návrh tyto pochybnosti odstraňuje tím, že stanovy budou nadále samostatným dokumentem odlišným od prohlášení. Dále jsou navrženy změny v postupu při změně prohlášení, rovněž se mění úprava práv a povinností vlastníka jednotky, a to zejména ve vztahu k možnostem oprav a údržby nejen uvnitř jeho bytu, ale i pokud jde o společné části. Za důležité lze považovat i odstranění pochybností při rozhodování o poměru výše příspěvků a poté při stanovení příspěvku na správu domu a pozemku. Zásadní změnou je úprava přechodu pohledávek a dluhů v případě převodu jednotky a vyjasnění otázky, v jaké výši a které dluhy přecházejí na nabyvatele. Ustanovení o přechodu dluhů se do budoucna vztahuje rovněž na platby za plnění spojené s užíváním bytu. Navrhuje se i precizace textu, který se týká správy společných částí před vznikem společenství vlastníků jako právnické osoby.

Vůči vlastníkům, kteří neplní své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, tak v podstatě neexistuje účinné řešení vzniklé situace. V neposlední řadě se navrhuje vyloučení předkupního práva, a to zejména v případech, kdy je spoluvlastnictvím jednotka, ve které jsou vymezena garážová stání, nebo v případech, kdy je ve spoluvlastnictví zejména funkčně související pozemek.

Ve druhém čtení byly k návrhu podány pozměňovací návrhy. Vzhledem k významu předkládaného materiálu vás prosím o jeho přijetí a postoupení k dalšímu projednávání do Senátu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní ministryně. Poprosím vás ještě jednou o klid v sále. Nechtěl jsem paní ministryni přerušovat.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, s tímto návrhem jsme dlouho bojovali, ale myslím, že jsme našli nějakou variantu, která je schůdná tak nějak pro všechny.

Žádám vás tímto o podporu. Ptám se, kdo další. Paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo. Já bych spíš poprosila nějakým způsobem systémově, jestli bychom mohli požádat paní ministryni, společně zřejmě s ministrem vnitra, možná částečně s ministrem kultury, aby vytvořili ve svých resortech nějakou skupinu, která bude řešit ten negativní fenomén těch platforem, nemyslím pouze Airbnb, protože vím, že v pátek se konala nějaká schůzka, kterou iniciovala paní ministryně Dostálová, ale vždycky se dostává potom ta schůzka do situace, že se úzce řeší jenom ta záležitost, která se týká toho jednoho resortu, a nemá to přesun k resortům dalším, protože je samozřejmé, že v rámci těchto platforem hraje obrovskou roli i Ministerstvo vnitra, kdy zase z hlediska cizineckého zákona jsou tam nějaké povinnosti, které se týkají oznamování v nějakých zákonných lhůtách. Teď jsem si třeba ověřovala, jestli v pátek padla na té schůzce, kterou paní ministryně iniciovala, zmínka o tom, že se v tomto ohledu mění občanský zákoník, který teoreticky jak všichni věříme a doufáme může v té problematice pomoci.

A já jsem se docela do té problematiky teď ponořila, protože na Praze 2 ten problém máme obrovský a vím, že řada resortů něco dělá, a dělá třeba i dobré kroky, ale nikdo ty resorty nekoordinuje tak, aby se udělalo něco, co bude na sebe navazovat a bude to mít hlavu a patu.

Stručně řečeno, MMR tento podnět zamítlo, což postrádá ratio, ale zamítlo to oprávněně s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, ale pozor ten rozsudek je z roku 2008, ze kterého vám odcituji jenom jednu větu: Přenechání bytů do krátkodobého pronájmu nevybočuje z mezí dovolených způsobů užívání stavby. Takže tady bych chtěla poprosit, aby se i v té diskusi o stavebním zákoně vytvořila do budoucna nějaká ustanovení, která nám vytvoří předpoklady pro to, aby stavební úřady mohly účinně zajišťovat dodržování svých rozhodnutí včetně vymezení účelu užívání staveb. Vím, že probíráme občanský zákoník. Omlouvám se za tu vsuvku do stavebního zákona, ale ono to opravdu spolu souvisí.

Takže to berte prosím ne jako kritiku, ale jako prosbu.